Týkají se stejného tématu. Jedná se o zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 13. Tento návrh byl přijat. Nyní je zde návrh pana předsedy Stanjury na nový bod zřízení komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci. Zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování číslo 14. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Janulíka, který navrhuje zařadit nový bod Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vyjádření tří ministrů zahraničí. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Janulík navrhuje tento zařadit pevně jako třetí bod zítra odpoledne. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 16. Tento návrh přijat nebyl. Nyní zde máme několik návrhů pana poslance Václava Klause.

Ten návrh je hlasovatelný, ačkoliv jsme rozhodli o pevném zařazení. Teoreticky se může stát, že nebude projednán. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu Já slyším námitky proti hlasování, ale... dobře. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu informace ministra obrany. Kdo je proti? Hlasování číslo 20. Návrh nebyl přijat. Odstranění diskriminace zaměstnanců na částečné pracovní úvazky a zaměstnanců na dohody mimo hlavní pracovní poměr z hlediska jejich přístupu k finanční pomoci státu a ke kompenzaci ztrát v jejich příjmech v důsledku zavedení mimořádných opatření nouzového stavu v souvislosti s pandemií viru COVID19. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti? Hlasování číslo 21. Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 23. Návrh přijat nebyl. Posledním návrhem, který zazněl, je návrh pana poslance Lipavského, který navrhuje zařazení bodu Informace vlády o plánované pomoci společnosti Smartwings. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti?